Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Návrh zákona byl vyvolán společenskou potřebou řešit nedostatečnou právní úpravu znemožňující účinně řešit problematiku dlouhodobě odstavených vozidel na pozemních komunikacích. Většina dlouhodobě odstavených vozidel nesplňuje definici vraku v souladu se zákonem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid. Už začala schůze. Dále v současnosti neexistuje výslovný zákaz stání vozidel na pozemních komunikacích bez platné technické kontroly. Zbavování se vozidel formou jejich odstavení na komunikace se stalo koloritem našich obcí. S problémem se potýkají samosprávy v celé republice. Při navrhování právní úpravy byl dán hlavní důraz na realizovatelnost v praxi. Při navrhování lhůt bylo nutné zvážit zájem na řádném obecném užívání komunikací a zásah do práv majitelů vozidel. Stručně zrekapituluji základní body navrhovaného zákona. Takže ještě jednou. Výslovný zákaz odstavovat vozidla bez technické kontroly. Odstranění vozidla z komunikace, nejvíce úkonů bude na vlastníkovi komunikace, minimální úkony na silničním správním úřadu. Vlastník komunikace bude oprávněn žádat o údaje z registru vozidel. Vozidlo bez identifikátoru bude možno na žádost vlastníka silničním správním orgánem otevřít. Vlastník komunikace je oprávněn vyzvat k odstranění z důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, k odstranění vozidla a odstavení mimo pozemní komunikaci.

To neplatí, prokáželi závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

Ráda bych se ještě vyjádřila také k pozměňovacím návrhům. Není jich mnoho, pokusím se být stručná. Pozměňovací návrh A hospodářského výboru plně podporuji. Týká se odstranění zaniklých silničních vozidel, tedy vozidel, u nichž v registru vozidel není evidován provozovatel. Je to proto, abychom mohli postihnout majitele.

Nepřiměřené zkrácení lhůty může postihnout občany, kteří se z různých důvodů nemohou postarat o zajištění technické kontroly, například náhlá nemoc, zahraniční cesta či nedostatek finančních prostředků na odstranění závad na vozidle. Pozměňovací návrh dále zakotvuje zákaz odstavovat vozidla na chodníku, a to jakákoliv vozidla, nejen ta, která mají propadlou technickou.

Pozměňovací návrh zcela zásadním způsobem mění navržený postup odstraňování vozidel a dává možnost rozhodnout o odstranění vozidla do rukou policisty nebo strážníka obecní policie, v návrhu však zcela absentují jakákoliv kritéria, která by byla rozhodná pro to, zda policista či strážník má či nemá této možnosti využít.

Pozměňovací návrhy C pana poslance Polanského.

To znamená, že by si obce mohly stanovovat jakákoliv pravidla pro regulaci dopravy, to znamená takzvané zóny, bez jakékoliv regulace, kdežto bod C2 toto úplně nevypouští, ale umožňuje obcím například umožnit parkování vozidlům obce, i když obec nemá radnici a sídlo v dané lokalitě, nebo vozidlům, jejichž uživatelé nejsou vlastníky, ale užívají je například při zajišťování havarijních služeb. Takže poprosím o podporu pozměňovacího návrhu C2. Pozměňovací návrh D1 pana poslance Čižinského rovněž podporuji. Má sloužit k odstranění administrativní zátěže jak pro občany, tak pro úřady.